Děkuji.

Mám zde tři faktické poznámky. Máte slovo. Já jsem chtěl zdůraznit ve svém vystoupení, že prostě je klíčové, aby se na téhle debatě podílel ministr vnitra. Má to ze zákona v kompetenci. Od ministra pro legislativu bych čekal legislativní podporu, ale ne to, že tady bude a to podotýkám, není to vládní návrh zákona, o kterém jste mluvil, pane kolego, prostřednictvím předsedajícího, ale poslanecký návrh zákona, který je zde obhajován, a proto bych čekal, že se k němu bude vyjadřovat i ministr vnitra. Od ministra pro legislativu a lidská práva bych například čekal, zatím jsme se nedočkali, řešení například situace českých dětí v Norsku, od kterých se veřejně distancoval ministr pro lidská práva. A tady řeší služební zákon, který je paskvilem, místo toho, aby se věnoval ochraně zájmů českých obyvatel v jiných zemích! Děkuji. Máte slovo.

Já si myslím, že například důchodová reforma také stojí za širší debatu a měla by být přijímána konsensuálně. Důchodová reforma, kterou jste přijali, nebo i některé věci v sociálních věcech neskončily úplně šťastně.

A na druhou stranu si vzpomeneme, že když jste byl ministrem zahraničních věcí, tak v diplomacii nebylo místo ani pro bývalé ministry zahraničních věcí, tak to také je takové zvláštní. Děkuji. Já jsem vždycky stručný! Já jsem, dámy a pánové, chtěl vystoupit, a bylo by to asi poprvé, že bych souhlasil se svým předřečníkem panem kolegou Schwarzenbergem.

Taková je pravda! Mě už nečekají žádné posty. Proto mám a budu se chovat podle Ústavy, budu mluvit podle svého svědomí! Ten zákon není dobrý! Všichni to víme. On ten zákon, víte, každý zákon má nějakou dikci a má především ducha.

A to je špatně! Pojďme se zamyslet nad duchem toho zákona.

Vytvořte zákon, Češi, Moravané a Slezané.

Nyní poprosím s faktickou poznámkou pana poslance Šarapatku. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já nejsem zdaleka tak dobrý řečník jako pan poslanec Jandák, nicméně musím reagovat na slova pana předsedy Schwarzenberga. Za jeho působení bylo odejito z Ministerstva zahraničí 300 zaměstnanců, z toho 150 kariérních diplomatů, a byli nahrazeni diplomatickými dětmi. Takže jeho argument je zcela lichý. Chci se vyjádřit také k tomu zákonu. Ten zákon je nepochybně špatný, a přestože mám k němu možná tři stránky připomínek, nicméně od roku 2002 se snažíme, aby vstoupil v platnost. Špatný zákon je vždycky lepší než žádný. Děkuji za dodržení času. Faktickou poznámku má pan poslanec Stanjura. Já opravdu musím vyjádřit opačný názor. Žádný zákon je lepší než špatný zákon!

Která? Já si myslím, že ne! Tak se nestrašme. Vždyť tři nebo čtyři komisaři jsou europoslanci, teď tam máme tři nové eurokomisaře, které nikdo nezná, tak se tím vůbec neděsme! Bavme se k tomu, abychom schválili dobrý zákon. Děkuji.